Naopak, tato pomoc je přehlednější, lepší cílená.

Toto řešení je přece mnohem konstruktivnější než říct šmahem: Zamítáme, dáváme tomu stopku, je to nesmysl, z našeho pohledu to řešíme skvěle. Zeptejte se těch tisíců lidí, jak to řešíte skvěle.

Tohle je ta snaha, napsali jsme to za vás.

To jsou slova, která jsou úplně mimo realitu.

To jsme si určitě všimli za ty poslední měsíce mnohokrát.

Pokud nedochází ke komunikaci mezi panem premiérem a poslanci, chápu, má toho k řešení obrovské množství, má toho hodně, tak si to ověřte. Tak si prosím ověřte, že tady hovořím pravdu, že tady toto opravdu zaznělo.

Děkuji vám.

Prosím, máte slovo.